Děkuji za slovo. Musím zareagovat oblíbenou frází v tomto řečništi: Já jsem nechtěl vystupovat, ale musím reagovat na pana Volného. Zkrátka vy tady hovoříte o tom, že SŽDC vydává peníze na studie vysokorychlostních tratí. Já bohužel mám úplně jiné informace. Ano, běží tam peníze na studie, běží tam peníze i na předprojektovou přípravu, ale mohu vám říci, že v žádném případě to nejsou vysokorychlostní tratě nebo rychlá spojení v nových trasách. A já jsem tady o tom hovořil u toho pozměňovacího návrhu. Já jsem jasně řekl: Máme pendolino, máme revitalizovanou trať a jezdíme průměrnou rychlostí 100 kilometrů. Já bych požádal kolegy, aby toto vnímali. To je velice důležitá informace, protože i když SŽDC si hraje penězi na projekty, tak ještě nikdo z jejich pera neviděl v České republice projekt na rychlé spojení, případně na vysokorychlostní trať! Děkuji panu poslanci Šidlovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Pan zpravodaj. Já teď jako poslanec. Víte, až to bude někdy jako bod na hospodářském výboru, tak se tam přijďte podívat, protože skutečně to, co říká Karel Šidlo, je naprostá pravda. Možná realita je ještě horší. Skutečně peníze jsou zneužívány na zcela něco jiného a myslím si, že je otázka pro nového ministra, co dál se koncepcí dopravy v tomto resortu. Ale za to nemůžou ani předpředchozí ministři, tohle padá na vrub pana Prachaře zcela jednoznačně.

No, nebyli to schopni dát dohromady. Oni sice křičeli, že se dostávají do dluhů a nejde jim byznys, ale nebyli zároveň schopni říct, co jim z hlediska technické infrastruktury vadí. Dříve to mělo kupodivu na stole SŽDC, ale musím říct, že i přestože jsem se domníval, že nějaká spolupráce s panem ministrem Prachařem bude, což nebyla, tak bohužel ani toto se neodrazilo v tom, aby se některé z těch a to nejsou žádné mnohamiliardové investice, některé jsou velké, některé jsou menší, aby se zrealizovaly, to znamená, aby byla investice a rychlá finanční návratnost. Z toho tam není téměř nic, ale zase fond skládá rozpočet tak, jak jsou mu dány podklady od těch třech investorů, ke kterým to padá. A když pan poslanec Šidlo tady navrhuje ty peníze, tak ví moc dobře, co činí, a skutečně je to správně. Ale to zase samozřejmě vy jako člen rozpočtového výboru nemusíte vědět, co se odehrává na hospodářském, i když musím říct, že s příchodem pana ministra Prachaře jsme zrovna příliš koncepčních materiálů na rozdíl od předchozích období v hospodářském výboru zatím netočili, neřkuli žádné. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kolovratník, po něm pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, já bych se rád zdvořile přimluvil a poprosil za podporu návrhu kolegy Karla Šidla. Vidíte, že to byla možná jedna ze vzácných shod napříč politickým spektrem zleva tedy i zprava. My jsme to diskutovali u nás v ANO, kolega Honza Volný říkal ten, řeknu, konzervativní názor. Já bych to rád podpořil, protože skutečně vzniká v současné době skupina fanoušků, odborníků, železničářů, kteří chtějí rychlým spojením pomoci. Nejsou to jenom politici, jsou to zástupci Výzkumného ústavu železničního, neziskových organizací, Centra pro efektivní dopravu a věřím, že správně tuším, že je to v souladu se strategií nového pana ministra, že bychom chtěli opravdu naostro odstartovat přípravu těchto spojení.

Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Urban, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já to vidím trochu stejně, ale trochu jinak. To, co říká pan ministr, je mně velmi sympatické, když říká: já chci rozběhnout co nejdříve zastavené projekty, protože to, co není připraveno z hlediska projektu, tak těžko můžeme pak zařazovat do nějakého rozpočtu SFDI na kterýkoliv rok, a víme všichni, že zastavených projektů za dob minulých ministrů je poměrně hodně. Čili jakoby tenhle manažerský přístup rychle vykupujeme pozemky tam, kde víme, že budeme něco stavět nebo opravovat, rozběhneme projekty tam, kde prostě máme už namalovány komunikace, ať jsou to vrtky, tedy vysokorychlostní tratě, které tedy namalované nemáme, přátelé, ale máme aspoň nějaké silnice. V tom, že by měla být nějaká opravdu seriózní dopravní koncepce, která vychází realisticky z možností České republiky, která na druhou stranu přinese zásadní modernizaci dopravní infrastruktury v České republice tak, abychom se přiblížili vyspělejším zemím.